Čili nejdříve zpravodaje a potom vidím přednostní právo předsedy klubu Pirátů Michálka, protože jinak by dostal slovo až v rozpravě. Čili nejdříve rozhodneme o zpravodaji místo pana poslance Blahy.

Prosím, pane předsedo.

Děkuji vám. Máme zpravodaje. Pan zpravodaj ještě nedostane slovo, protože ho předběhne jeho stranický kolega s přednostním právem mimo rozpravu. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem dokonce předložil návrh zákona Zastupitelstvu hlavního města Prahy, který se v rozporu se zákonem vůbec nedostal na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, protože ho paní primátorka Krnáčová někde ztopila.

Takže takovýmto způsobem. Vrátí se a samozřejmě peníze už jí nikdo nevrátí. Takže to není ani možné sankcionovat Českou národní bankou a je potřeba k tomu změnit zákon. Pokud ten zákon nezměníme, tak tady budou dál tyhle parazitující směnárny zneužívat dezorientované turisty, budou tím poškozovat pověst zejména hlavního města Prahy, které je turistickým centrem, a samozřejmě veškeré ty desítky a stovky milionů, které hlavní město Praha investuje do cestovního ruchu na to, aby zvýšilo svoji prestiž v zahraničí, budou vynaložené úplně zbytečně. Proto jsem rád, že tady ten zákon je. My jsme tedy něco podobného také chtěli předložit, ale čekali jsme na Ministerstvo financí, než přijde s vlastní novelou. Ale myslím si, že vzhledem k tomu, že vláda je v demisi a zatím ten návrh nepředložila já jsem počítal s tím, že ho předloží během února, a jak už tady správně zaznělo, Česká národní banka už vlastně přišla s tou iniciativou řadu a řadu měsíců nazpátek , tak si myslím, že je logické, aby to projednala Poslanecká sněmovna. Čili já vřele tento návrh zákona doporučuji a myslím si, že pokud Ministerstvo financí přijde s nějakými zlepšováky, tak prostřednictvím poslanců je může uplatnit případně ve druhém čtení. Tak, děkuji. Přednostní právo jsem respektoval. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

Dám konkrétní příklad, co se děje třeba na Hlavním nádraží. Úplně typický příklad, jak to funguje.

Dá tam peníze, dostane zpátky eura a pak to přepočítá, zjistí, že to neodpovídá, a všimne si až potom toho poplatku 20 %.

Takže to si myslím, že je velmi správný přístup.

To myslím, že je potřeba prověřit.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Za poslanecký klub ANO navrhuji zamítnutí novely zákona o směnárenské činnosti v prvním čtení. Důvod návrhu na zamítnutí je skutečnost, že v tuto chvíli je připravena komplexní novela zákona na Ministerstvu financí. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, milá vládo, děkuji za slovo. Já to trošičku rozvedu, co tady řekli kolegové, vlastně všichni přede mnou. Jednak potvrzuji to, že to je skutečně problém, který řešíme několik měsíců, možná několik let.

A ještě bych podtrhl, že to problém není pouze s tím kurzem.

Často je to právě třeba skrytým poplatkem nebo je to nabídkou nějakých dalších služeb, které jsou spojené s tou samotnou směnou, jako je například prodej předražených map apod. Jinými slovy, já oceňuji ten obsah. Trošičku mně vadí ta forma, protože jak tady řekl kolega Jakub Michálek, tak my jsme i spolu byli dokonce v České národní bance. Jak tady na začátku to uvedl pan navrhovatel, on říká, že to je jednoduchá záležitost, jednoduchá novela, která může být okamžitě přijata.

A tím komplexně myslím nejenom řešit to storno samotné, ale my tam se musíme vypořádávat s celou řadou dalších věcí.

V návrhu Ministerstva financí je zatím navrženo tisíc eur, což podle statistiky České národní banky se týká asi 95 % těch obchodů, můžeme se bavit o té výši.